Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. My tady máme schválit vlastně stav legislativní nouze, a to z důvodu, že pokud dojde k valorizaci důchodů, hrozí nám velké hospodářské škody.

A ještě jedna věc.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si na úvod jenom dovolím takovou jednu citaci.